Prosím.

Já tady nebudu věcně reagovat na návrhy, které se týkají snížení či zvýšení DPH. Projednáváme novelu zákona o spotřebních daních.

A asi nejenom dneska, ale i příští týdny tady budeme pořád slyšet, jak je něco pozdě, jak je to málo.

Nyní je tedy přihlášen pan předseda Fiala. Děkuji za slovo.

Jezdí nakupovat potraviny do Polska, protože je mají zastropované, jezdí nakupovat benzin a naftu do Polska, protože tam stojí 33 korun. Teď už tam jezdit nemohou, protože Maďaři zjistili, že jim to půl Evropy vykupuje, když mají zastropované a dotují ty peníze na to. Ale jde skutečně o to, že naši dopravci, lidi, kteří tady jezdí do práce, malí a střední podnikatelé nejsou i díky naftě a benzinu konkurenceschopní s těmi zeměmi, které jsou okolo nás, protože jejich ceny jsou samozřejmě nižší.

Ale samozřejmě součástí těch obrovských zisků je také nadměrný výběr daně z přidané hodnoty, která by jinak nebyla. A já se musím té daně dotknout už jenom z toho důvodu, že když má stát nadměrný výběr daně z přidané hodnoty, může ji teoreticky použít k tomu, aby kompenzoval a dotoval ceny benzinu a nafty, tak jak se to děje například v Maďarsku nebo v Polsku. Váš čas vypršel. Prosím, abychom na sebe takto nepokřikovali. Všechno faktické. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se budu tentokrát držet doporučení pana ministra Stanjury, abychom se věnovali spotřební dani. Určitě pomůže dopravcům. Za hnutí ANO říkám, že ji podpoříme, toto trvalé snížení.

Prosím. Já jsem měl své vystoupení také připraveno, strukturováno až na ten další bod, na energie a energetický zákon, ale budu v té faktické reagovat na pana předsedu poslaneckého klubu Jakoba. No to není divadlo, pane kolego, to je prostě opoziční práce a říkáme to stále dokola. No nebudeme. Budeme prostě říkat svoje názory.

Protože mají levnější pohonné hmoty, protože mají levnější energie. A asi každý student střední školy si dopočítá, když firma odejde pryč, nechá lidi tady na pracovním úřadě, nechá je doma, tak jim budeme platit ty náhrady, budeme jim platit to, že nejsou v práci, nejsou v zaměstnání, a ta firma odvádí daně někde jinde. Takže ta vaše opatření, která vypadají rozumně a údajně jsou dobře promyšlená no vůbec nejsou. Opravdu přicházejí pozdě. Budeme vám to opakovat. Opravdu jsou nedostatečná a v konečném důsledku na českou ekonomiku a na náš rozpočet budou mít mnohem, mnohem horší dopad, než si dovedete kdokoli představit. Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Adamec.

To, co tady dneska máme, tak jsou regulační zákony.

Jak to dopadne s veřejnými financemi?